Současně si opravdu přiznejme, že dlužníci, vždycky je na začátku nějaká jejich chyba, ať už vědomá, nebo nevědomá, ať už související s tím, že se zadlužují neodpovědně, nebo že někde jenom zapomněli zaplatit pokutu, bydlí na jiných adresách, kašlou na přebírání pošty, ale téměř nikdy těch opravdu případů, kdy někdo těžce onemocněl a přestal být schopen splácet, asi takové jsou, ale téměř nikdy, a i tam se samozřejmě dá řešit mnohem dřív a žádat o různé splátkové kalendáře a rozložení a pomoc rodiny a pomoc přátel a dalších. Vždycky je to o tom, že někde je ze začátku dluh, na který kašlu, který, mám pocit, že ono to nějak dopadne, a pak se strašně divím, že ho nejsem v nějaké situaci schopen splácet. A já si tady myslím, že opravdu říkával to tady poměrně často pan kolega Blažek, který upozorňuje na to, že stát a jeho občané, resp. požadavky na občany, nejsou jenom práva, ale jsou také povinnosti.

Vždycky jsem se já nějak musel zadlužit, vždycky tam musí být soudní rozhodnutí. Není to rozhodnutí toho exekutora.

A teprve potom může nastoupit nějaká exekuce. A dokonce máme dneska samozřejmě předexekuční výzvu: Zaplať, nebo se rozeběhne. Těch procesů je tam velmi mnoho. Tím, že je tady poukazováno, že už se blížíme téměř ke konci dnešního jednání, že bych neměl prodlužovat své vystoupení nade všechny meze, souhlasím s tím.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, máme ještě tři faktické poznámky.

Ve dvou věcech s Markem Bendou souhlasím, v jedné nikoli. S Markem Bendou prostřednictvím pana předsedajícího určitě souhlasím s tím, že ty problémy kolem exekucí má řešit exekuční řád.

Tři roky. Pan předkladatel říká tři roky. S čím souhlasím s kolegou Markem Bendou, je to, že by hodně vyřešilo slučování exekucí.

Přece proboha, jestliže ten exekutorský úřad je na Moravě, nechci vyloženě říkat ten Přerov, ale už jsem to řekl, a ten povinný je z Ústeckého kraje, a já už jsem vám to tady říkal, kolegové, že největší část těch exekucí dělají náklady, ani ne ta dlužná částka, ani ne ta odměna exekutora, ale ty naúčtované náklady, tak prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Bendo, tam já přece tím mířím. To je ten největší problém, že tam vznikají ty největší náklady.

Neříkám, že by to absolutně vyřešila teritorialita, ale je to jeden ze zdrojů. Souhlasím s tím, že dluhy se platit mají, že jsou různé povahy. A znovu opakuji, mířím na ty zbytečné náklady.

Jenom drobná oprava. Za druhé, to je spíš technické.

Takže pokud budeme chtít řešit spravedlivé rozdělení nákladů, tak to jsou náklady, které nese úplně někdo jiný. A kompenzace je nula. A o tom bychom měli mluvit. A v tom ministr Pelikán taky absolutně selhal. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem tu diskusi pozorně poslouchal a musím říci, že argumentace kolegy Bendy byla poměrně přesvědčivá, já se k ní zcela přikláním. Není náhodou, že teritorialitu si odhlasovali exekutoři. Ona je totiž ve prospěch především těch exekutorů. Chtěl bych taky podnikat nebo být činen v oblasti, kde by mi ze zákona vznikl právní nárok na nápad agendy, aniž bych musel vykazovat nějakou, řekněme, konkurenční výhodu. Ten současný stav, který existuje, je takový, že je různá úroveň exekutorských úřadů, v mnohých případech je to dáno právě tím, že někteří exekutoři jsou schopni vymáhat svěřené pohledávky efektivněji, a to je také důvod, proč mají větší nápad. Jenom abychom se zamysleli nad tím, že možnost volby věřitele nad tím, kdo bude podle zákona vymáhat jeho pohledávku, bychom principem teritoriality vyloučili.